Musím říct, že Roman Sklenák se zařadí do řady těch, kteří nechtějí řešit EIA. Respektuji to, ale fakt se těším na tu kampaň do krajských voleb.

Já tomu rozumím tak, že vládní koalice nechce projednávat protikuřácký zákon, a jsem pro. Je to pochvala. To je tak akorát, abychom těch pět hodin vyčleněných na třetí čtení v jeden den využili tímhle. V okamžiku, kdy tam dáme další dva body, tak je skoro jisté, že pokud vůbec tento protikuřácký zákon začneme projednávat, tak ho nestihneme. Takže nic proti tomu. Pokud ho zařadíte, tak já určitě navrhnu zítra nebo některý jiný den vyřazení protikuřáku, protože opravdu nemá smysl projednávat a hlasovat o pozměňovacích návrzích v několika různých dnech.

Já nemůžu vzít panu předsedovi Stanjurovi ani nikomu jinému názor na interpretaci důvodů pro jednotlivé návrhy, ale skutečný důvod, proč jsem ten návrh vznesl, je ten, že pro sociální demokracii jsou ty dva tisky velmi důležité. Jen připomenu, tím jedním se zmocňuje vláda, aby mohla valorizovat důchody více, než umožňuje zákon. Ten druhý umožňuje, aby důchodci z hlubinných dolů odcházeli předčasně do důchodů. Takže když si promítnete legislativní proces, tak je skutečně nutné, aby ty tisky byly projednány na této schůzi ve třetím čtení.

Ještě pan předseda Laudát. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nepamatuji si, kdy se to stalo naposledy.

A ještě doplním, jestli si uvědomujete, že se to týká například vodohospodářských staveb. Ono se pořád mluví o dopravní infrastruktuře. Takže by se měl začít zajímat ministr životního prostředí. Vyžádal jsem si oficiální informace těch tří resortů. Pan ministr Brabec mně odpověděl velmi obsáhle na i ústní interpelaci, přesto mně odpověděl. Čtení v materiálech a ty pokusy o to, jak to řešit, jsou zatím velmi naivní a velmi neprůchozí. Tady hrozí kolaps operačního programu Doprava. A je to poslední, zatím podle stávajících faktů, kdy budeme dostávat z Bruselu finance na výstavbu dopravní infrastruktury. Ale jenom chci upozornit, že to dokonce může zasáhnout krajské investice, které mají špatnou EIA, třeba spalovny komunálních odpadů, může to zasáhnout čistírny odpadních vod.

A bohužel pan prezident Zeman se nechal slyšet, že to je vina Bruselu, nikoliv téhle země nebo této vlády, jak je jeho zvykem.

Přijďte a my tady pomůžeme důchodcům v devadesátce. Děkuji. Pokud nejsou další přihlášky, budeme hlasovat. Navrhuji hlasování jedním hlasováním, pokud není námitek.

Návrh byl přijat. Pan poslanec Lank navrhoval nový bod, to znamená, ten byl vetován.

Takže postupně.

Nejprve budeme hlasovat, aby jako první bod byl... Prosím o novou registraci.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.